Děkuju mockrát. Děkuji.

A nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, vládní novela energetického zákona umožňující zastropování cen elektřiny a plynu je pouze obecným legislativním rámcem.

A to je pro nás nepředstavitelná záležitost.

Jsem přesvědčen o tom, že nechat vládě bianko šek je dnes naprosto pro nás nedostatečný nástroj. Je třeba konat okamžitě a konkrétně.

Důležité je se ale bavit o celkových cenách elektřiny a plynu a o částce, kterou zákazník ve finále zaplatí, protože to je jediné, co vlastně nás všechny logicky zajímá. A tam už jsme na úplně jiných číslech. Celková cena elektřiny a vládou avizovaného stropu se tak bude pohybovat minimálně na úrovni 9 korun za kilowatthodinu, u plynu na úrovni 4 korun za kilowatthodinu.

Například u plynu byla zhruba do loňského roku celková cena jedné kilowatthodiny tohoto média něco málo nad 1 korunou, a teď to budou 4 koruny, to znamená 400% nárůst, tedy více než trojnásobný růst. A tedy domácnost, která při běžné spotřebě plynu v rodinném domku platila kolem 30 000 korun za rok, nyní zaplatí hodně přes 100 000. A ještě jedno porovnání čísel: 1 kilowatthodina silové elektřiny z jádra se v České republice vyrobí zhruba za 30 haléřů. Některé zdroje uvádějí 40 haléřů. No dobře, tak dobrá. To má být myšleno vážně? Ony slavné stropy tedy znamenají v podstatě zvýšení celkové ceny elektřiny více než o 100 % oproti minulému roku a u plynu, jak již bylo naznačeno, dokonce o více než 200 %.

Ale to je Slovensko. Dobře, máme tady jiné země.

Vláda Petra Fialy tedy se zastropováním cen, kterému se měsíce bránila, přichází nejen jako poslední v Evropě, ale současně je její cenový strop v Evropě pravděpodobně úplně nejvyšší. My jsme největšími exportéry, největšími vývozci elektřiny v Evropě, ale přitom, a to je paradox, máme nejvyšší cenu elektřiny, kterou platíme. A jak již bylo řečeno, i ti, kteří ji od nás berou, kteří importují z České republiky, tak platí daleko nižší ceny než my obyvatelé České republiky. Vládní návrh novely energetického zákona a plánované zavedení cenového stropu elektřiny a plynu jsou podle nás zcela nedostatečné a také nespravedlivé, hlavně proto, že zastropování cen se nemá týkat větších firem a průmyslových podniků, které jsou ovšem vysokými cenami energií silně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti a mnohdy i z pohledu samotné jejich další existence, což znamená riziko hluboké recese hospodářství, průmyslu, zemědělství, potravinářství a také to může znamenat hromadné propouštění a ztráty až desítek pracovních míst se všemi návaznými negativními důsledky. My jsme pro, aby ty podniky věděly, co je v budoucnosti čeká, aby dokázaly plánovat, aby si dokázaly spočítat, kolik budou platit za energie. A myslím si, že by se v této situaci mělo jít stejným způsobem jako u fyzických osob, jako u občanů zastropováním. Já jsem slyšel tu diskusi pana ministra v televizi, kdy pan ministr říká, že to není možné, že to pravidla Evropské unie nedovolují, zastropovat to i firmám. Já to chápu. Ale tak vy říkáte, že máme předsednictví, ve kterém můžeme ledacos ovlivnit u Evropské unie, tak požádejte o výjimku, anebo prostě to musíme udělat jinak. Ale kritéria, která jste stanovili pro velké firmy, jsou podle mě diskriminační. Co se bude dít?